Může se kdokoliv spoléhat za Fialovy vlády na penzi od státu? Ne. Vláda za pochodu mění pravidla podle toho, jak potřebuje manipulovat s veřejnými penězi. Ty peníze jí nepatří a nepatří ani státu. Patří lidem, kteří po desetiletí pracovali, platili si tento stát, aby je zabezpečil. Platí je i jejich děti. Pokud peníze, které ze zákona důchodcům patří, Fialova vláda sebere, pak je to zpronevěra a podvod. Podvod nemorální, podvod sprostý, podvod protizákonný, podvod protiústavní.

Přitom tito lidé si celý život odváděli peníze na sociální pojištění a očekávali, že za to dostanou adekvátní důchod. Takže to, že mluvíte o tom, že příjemci důchodů způsobí hospodářskou škodu, no to je neuvěřitelně nechutné vyjadřování a my v SPD s tím samozřejmě absolutně nemůžeme souhlasit. Znovu zopakujme, na přelomu roku si Fialova vláda a její poslanci valorizovali své platy v uvozovkách v zákonné výši.

Hnutí SPD bude znovu a znovu navrhovat zmrazení platů politiků na celé volební období.

O mém návrhu se jednou hlasovalo, to byl pozměňovací návrh právě k tomu vašemu zvýšení platů, to jste mi zamítli, ale ještě jsem to podal samostatně a to tady vládní pětikoalice blokuje.

SPD jasně říká, že jsme proti tomu, proti zvyšování platů politiků. Říkáme to jasně.

To znamená, toto jsou reakce vládních poslanců.

Dobrá, to je pozoruhodná reakce, vládní poslanec, ano. Takže Děkuju. Děkuju za korektní reakci.